Stále výrazněji se tak otevírá finanční propast mezi výší příspěvku na péči u osob v prvním a druhém stupni závislosti na straně jedné a u osob ve třetím a čtvrtém stupni závislosti na straně druhé, přičemž současná výše příspěvku u té první skupiny zdravotně postižených osob, u osob s lehkou a středně těžkou závislostí, je už absolutně nedostatečná zejména v některých z těchto kategorií a nemůže osobám v domácí péči v žádném případě zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče, pomoci či asistence zejména, a to je velmi aktuální, když se ceny a úhradové limity těchto služeb budou aktuálně zvyšovat a když vláda ve svém návrhu rozpočtu na letošní rok snižuje objem finančních prostředků určených na příspěvek na péči a snižuje ho téměř o jednu miliardu korun. Důsledkem absolutní nedostatečnosti výše těchto příspěvků na péči pro osoby v domácí péči je potom mnohdy i umisťování osob závislých na péči druhých z jejich přirozeného domácího a rodinného prostředí do různých zařízení pobytových sociálních služeb, což nelze hodnotit rozhodně jako pozitivní trend, a to nejen z ekonomického hlediska bilance veřejných rozpočtů.

Já vás tady přeruším. Takže ještě jednou zopakuji název: Zvýšení příspěvku na péči zdravotně postižených. Jako druhý bod navrhuji zařadit na program dnešní schůze návrh SPD na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jde o sněmovní tisk číslo 119. Konkrétně jde o zvýšení příspěvku na mobilitu. Současná výše tohoto příspěvku je pouhých 550 korun měsíčně.

Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel o tento příspěvek čestným prohlášením.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele pak může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, pokud splňuje všechny ostatní zákonné podmínky. Splnění podmínky opakovaného dopravování je třeba v těchto případech věrohodně doložit a prokázat a nestačí čestné prohlášení. Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Od té doby došlo jak k významnému nárůstu cen jízdného ve veřejné dopravě, zejména té meziměstské autobusové i vlakové, nad rámec běžné průměrné inflace a hlavně došlo v poslední době i k extrémnímu nárůstu cen pohonných hmot a dalších nákladů spojených s individuální automobilovou dopravou. A došlo též i k výraznému růstu dalších nezastupitelných životních nákladů zdravotně postižených občanů, včetně nákladů na zajištění pro ně nezbytných sociálních služeb, léků, zdravotních pomůcek a tak dále.

Zvýšení příspěvku na mobilitu je zkrátka jednou z cest, jak strmý růst nákladů nejen na dopravu našim zdravotně postiženým občanům alespoň částečně určitým způsobem kompenzovat i s ohledem na to, že doprava ve smyslu nutné mobility je pro tyto osoby naprostou, často každodenní nezbytností spojenou s cestami do zaměstnání, k lékaři, na úřady a tak dále. Předkládaná právní úprava je v souladu s Ústavou České republiky a plně respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není ani v rozporu s nálezy Ústavního soudu.